Já děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se s faktickou pan poslanec Kořenek. Děkuji za slovo. Paní poslankyně Putnová správně řekla: ten zákon je zbytečný. Vy jste řekla zbytný, já si myslím, že je zbytečný.

Kam jsme se to dostali, že zákonodárci budou pískat zápas mezi řediteli a učiteli? A jaká nemravná praxe? Platí zákoník práce?

Rozumíme si? Nic tím nevyřešíme. A pak bych prosil o nějakou kvantifikaci. Já si myslím, že naprostá většina starostů se zajímá o své základní školy a má přehled. Neříkejme, že starostům je to jedno. Jestli nefungují někde školské rady, tak se bavme, jestli jsou vůbec účelné.

Já myslím, že moje město není jediné, kde se to tak děje, že školské rady píší zastupitelům a říkají: tohle je výborná škola, výborný pan ředitel, navrhujeme zvýšit rozpočet pro příští rok. Jestli opravdu je tam ten kritický odstup, anebo to jsou ty fankluby. Ale to číslo by mě zajímalo, kolik takových případů máme.

Poprosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se paní poslankyně Semelová. Dobré odpoledne. Tak to, že se dějí věci, které by se dít neměly, to všichni víme. Nicméně já bych se vrátil ke školským radám.

Taktéž zřizovatel nemá co zasahovat do pracovněprávních vztahů. To bych tedy se jako ředitel velmi ohradil, aby mi zřizovatel diktoval a jaksi mluvil do kompetence, která je mi svěřena zákonem. Co se týká dalších věcí, prosím vás, možná bychom se měli zamyslet, kdy tyto problémy ve školství vznikly. Já osobně se domnívám, že vznikly v okamžiku, kdy se zrušilo odvětvové řízení školství a kdy v podstatě se převedly všechny kompetence na jednotlivé zřizovatele. A v podstatě dneska ani metodické řízení, které může jít z Ministerstva školství, k ničemu jednotlivé ředitele škol nezavazuje. Proto si myslím, že tato úprava je vhodná, jestliže chceme potvrdit, že prestiž učitele má být nějakým způsobem zachována. Pak se samozřejmě také můžeme podívat, jestli ředitelé, kteří se nechovají zcela morálně, mohou být dobrým příkladem jak pro své učitele, tak pro své žáky. I já děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Já bych se chtěla obrátit na pana poslance Stanjuru prostřednictvím paní předsedající. My nechceme tímto zákonem pískat spor mezi řediteli a učiteli. Já si také myslím, že naprostá většina ředitelů se snaží o to, aby učitelé měli důstojné podmínky.

Odbory opakovaně žádaly, aby se to řešilo, protože jak je vidno, tak zákoník práce prostě nedostačuje. Je tady potřeba zajistit zákonnou formou pracovní podmínky učitelů tak, aby mohli svou práci vykonávat opravdu důstojně a tak, jak je to potřeba.

Druhá věc je, jestli všichni učitelé se opravdu přihlásí. Já jsem o tom mluvila na úřadu práce. Problém je ten, že opravdu tady na mnoha školách vládne strach, prostě se bojí, jestli se ozvou, jestli tu práci potom dostanou, nebo ne. A tohle všechno si myslím, že bychom měli při projednávání tohoto zákona vnímat. Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

Já jsem byl osm let zřizovatelem soukromé školy a také i jejím ředitelem. Neumím si představit, že bych dopustil, aby učili na té škole učitelé, kteří by byli takto potupně zaměstnáváni.

Tehdy jsem velmi bojoval za to, aby vychovatelky v dětských domovech, tedy v těch domovech, které nevyžadují zvýšený režim péče, kde jsou vychovávány děti, které prostě jenom nemají rodiče, které postihlo to neštěstí, že nemají rodiče, že tedy musí trávit své dětství v dětském domově.

Proto bych si chtěl dovolit vrátit znovu zpátky ke svému návrhu a zkusit to tedy znovu a chtěl bych tady předložit pozměňovací návrh následujícího znění.